A nyní již vážně.

A jako nepodkročitelné minimum vidíme větší ochranu nekuřáků v tom smyslu, aby alespoň ve stravovacích provozech a restauracích, kde je podávána strava, se nekouřilo. To vidím jako to nepodkročitelné minimum. Samozřejmě ctíme ten vládní návrh v celém svém rozsahu, budeme samozřejmě diskutovat všechny pozměňovací návrhy, které se zvlášť během dnešního dne rozrostly jako houby po dešti, budeme to posuzovat velmi zodpovědně, ale rovnou říkám, že je určitá minimální hranice, pod kterou jako klub KDUČSL nepůjdeme. Nyní bych se rád zmínil o několika pozměňovacích návrzích, které jsem připravil nejprve do výboru pro zdravotnictví, a některé budu načítat dnes ve druhém čtení. Ve výboru pro zdravotnictví byl schválen pozměňovací návrh, který se týká adiktologických služeb, konkrétně se týká podmínek provozování nebo pořádání některých preventivních akcí, jako je Den HIV apod. Tento pozměňovací návrh byl přijat a já doufám, že najde podporu i zde v Poslanecké sněmovně. Druhým návrhem, ke kterému se dnes přihlásím v podrobné rozpravě, je legislativní ukotvení adiktologických služeb, které považuji za velmi důležitou součást protidrogové prevence a léčby návykových onemocnění. Tady si vás také dovolím potom ve třetím čtení požádat o podporu. Třetí pozměňovací návrh byl velmi široce diskutován ve výboru pro zdravotnictví, ale i v odborné veřejnosti.

Chci ocenit to, že jsme po několika týdnech velmi intenzivních jednání dospěli k řešení aspoň nejpalčivější záležitosti a tou je léčba metadonem. Metadon v ambulantním podávání pro pacienty, kteří jsou už v nějaké stabilizované formě a kde podávání metadonu v současné době je na hranici zákona.

Kromě této oblasti ale zůstává celá řada dalších problémů, které se substitucí souvisejí, všichni, kteří se tomu nějakým způsobem věnujeme, o nich víme, a proto už 10. března kolegyně Pastuchová pořádá další kulatý stůl, kde budeme o dalších rizicích a možných řešeních těchto rizik jednat.

A já pevně věřím, že v krátké době se v této oblasti řešení najde. Ke zmíněným pozměňovacím návrhům se přihlásím v podrobné rozpravě. Na závěr mi dovolte, vážené dámy a vážení pánové, vyslovit přání, abychom přes všechna úskalí a přes velmi obtížné rozhodování se ve změti pozměňovacích návrhů dospěli k těm společnostem, které považuji za vyspělé a které ochranu nekuřáků považují za velmi důležitou hodnotu. Děkuji vám za pozornost. Já děkuji zatím poslednímu přihlášenému do obecné rozpravy panu poslanci Kaňkovskému. Prosím, pane poslanče. Opravdu jenom faktická, rychlá.

Tento prostor patří všem, zatímco uzavřený prostor těch barů je čistě soukromá záležitost těch dotčených lidí.

Mně to nepřipadne jako seriózní. Toto neochraňuje. Děkuji. Pokud se již nikdo další nehlásí, tak končím obecnou rozpravu. Ptám se na závěrečné slovo pana ministra, případně pana zpravodaje. Pokud není zájem o závěrečné slovo, eviduji návrh pana poslance Koubka. Je to návrh na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání, o kterém nyní budeme hlasovat. Je tady žádost o odhlášení všech, odhlašuji vás tedy všechny, prosím, abyste se přihlásili svými hlasovacími kartami. Budeme hlasovat o návrhu pana poslance Koubka na vrácení návrhu zákona garančnímu výboru k novému projednání. Zahajuji hlasování o tomto návrhu. Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Zahajuji tedy podrobnou rozpravu a připomínám, že pozměňovací a jiné návrhy přednesené v podrobné rozpravě musí být vždy odůvodněny. Jako první k odůvodnění bude mít příležitost pan poslanec Lukáš Pleticha, který je přihlášen jako první do podrobné rozpravy. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážení členové vlády, kolegyně a kolegové, já jsem připravil čtyři pozměňovací návrhy, které se snaží normu, kterou máme předloženu, nějakým způsobem precizovat, doplnit to, na co při šíři té materie prostě myšlenky nedošly.

Takže to je jeden pozměňovací návrh. Další tři pozměňovací návrhy se týkají dopravy.

Je samozřejmě pochopitelné, že právníci a legislativa z jiného oboru, jim je to pojmosloví i celá ta problematika vzdálená, proto opravdu nevyčítám panu ministrovi ani jeho týmu, že ten návrh není dokonalý.